Obavy, které jsem před chvílí zmínil, jsou zároveň témata, která hýbou českou veřejností, jsou to témata, na která neexistují jednoduchá řešení, jak se nám snaží leckdo namluvit. Jejich řešení nejsou vždy jednoduchá ani populární, ale pokud si chceme zachovat demokratické hodnoty, musíme se za ně postavit

Několikanásobně více však vláda pomáhá českým občanům, kterým nepřímo, ale významně válka na Ukrajině zhoršila životní úroveň. Často slýchám, že vláda nepomáhá našim občanům, a to je lež. Jen v minulém roce se třikrát zvýšily důchody, navíc vláda zavedla 500 korun měsíčně k důchodu za každé vychované dítě. Rodinám s dětmi vyplatila jednorázový příspěvek 5 000 korun na každé dítě.

Zvýšila mzdy učitelům, hasičům, policistům. Kdo si pod tíhou těchto faktů troufá říct, že vláda neudělala nic pro naše občany? Rozumím tomu, že opozice může mít jiné recepty na zvládání těchto krizí, ale pokud tvrdí, že vláda nic pro své občany neudělala, tak jednoduše lže. Naše země absolvovala náročný rok, počínaje energetickou krizí, jak už jsem zmiňoval, vyvolanou válkou na Ukrajině, náporem ukrajinských uprchlíků, rostoucími cenami. Šlo o naprosto bezprecedentní a výjimečný rok, který prověřil to, kdo má za řízení naší země odpovědnost, a naše vláda obstála.

Podařilo se zastropovat ceny energií. Před zimou jsme měli plné zásobníky plynu. Dalším velmi důležitým výsledkem je úspěšný boj za posílení energetické bezpečnosti a nezávislosti na Rusku. Z hlediska agendy Ministerstva vnitra úspěšně bojujeme proti nelegální migraci. Navýšili jsme platy příslušníků bezpečnostních sborů a skvěle jsme se vypořádali s přílivem vlny ukrajinských uprchlíků. Jako člen bezpečnostního výboru musím říct, že ministra vnitra opozice skutečně nešetří. Ale prozatím veškeré úkoly a výzvy spojené se vším, co jsem již zmiňoval, ministr Rakušan zvládl výborně.

A nezapomínejme také na to, že jsme zvládli skvěle uspořádat předsednictví Evropské unie. Nebojím se říct, že jsme České republice významně zlepšili prestiž. Díky houževnaté práci vlády a všech, kteří se na vedení předsednictví podíleli, jsme využili příležitosti a opět jsme ukázali Česko ve skvělém světle. Škoda jen, že ani v této otázce se s opozicí neshodneme. Já dnes nebudu hodnotit důvody, proč byla svolána tato schůze, to ať si každý domyslí sám. Osobně si však myslím, že nedůvěra vládě je jednou z posledních záchranných brzd demokracie, na které by se mělo shodnout 101 poslanců, že vláda nemá jejich důvěru. Dovolím si tvrdit, že dnešní svolavatel domluvených 101 hlasů poslanců nemá, jediná vláda, která by dnes teoreticky mohla získat nedůvěru Sněmovny, je vláda stínová. Jistě bychom získali i více než potřebných 101 hlasů, ale všichni víme, že to nejde, a tak alespoň stínové vládě doporučím, ať v tom stínu zůstane. Mimochodem nepopírám právo opozice tuto schůzi svolat, i když 101 hlasů domluvených nemá, ale pak to na mě působí pachutí, že tyto základní demokratické pojistky zneužíváte pro politický marketing. Minulý rok byl složitý, začíná rok nový a já nám všem i občanům České republiky přeji, aby byl po všech stránkách lepší, a také proto budu i nadále podporovat vládu Petra Fialy. Děkuji za pozornost. Děkuji. Vystoupení pana poslance vyvolalo několik faktických poznámek.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Já děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Já věřím tomu, že ty vaše proslovy budou v obdobném duchu, takže teď to řeknu a myslím si, že už se nebudu muset opakovat. Kdo tady řekl, že jsme ve válce? Důchody.

Bod číslo dvě. Běžte se podívat na úřady práce.

To už tady také bylo. Tak si to řekneme.

Takže myslím si, že opakuji ještě jednou že ty projevy budou stejné, já už se nebudu opakovat, toto bylo jednou a naposled. Děkuji, paní poslankyně.

Mrzí mě z toho důvodu, že pokračuje v tom, co se stalo včera večer. Ten projev byl plný arogance, urážek a nenávisti. Svými výroky, pane poslanče Letocho, prostřednictvím paní předsedající, štvete společnost. Tvrdíte, že opozice tu straší společnost válkou, že někoho strašíme. Štvete ji tak, až se stane násilí, a to půjde za vámi, protože to, co jste předvedl za projev, to byl podle mě projev možná, který jste psal ve spolupráci s KRITem, s vaším propagandistickým týmem. My fakt nejsme idioti, abychom nevěděli, že nemáme 101 hlasů, ale naším právem je, abychom vyjádřili svoji nespokojenost, protože jste prostě nás zase před 14 dny převálcovali, nechtěli jste nám schválit ani jeden z navržených bodů, a jediné, co umíte, tak nás tu dehonestujete, urážíte a svádíte to na nějakou prezidentskou kampaň. Řekla tu několik bodů, co vláda dělá špatně, a pak si poslechněte nenávistný projev pana Lipavského, nenávistný projev paní ministryně obrany, poslechněte si i projev pana premiéra, jak se o nás vyjadřovali a kdo zatáhl do té debaty prezidentskou kampaň. Fakt mě to mrzí, a zrovna od vás, pane poslanče. Děkuji. S faktickou poznámkou vystoupí paní poslankyně Pastuchová. Připraví se pan poslanec Mašek. Děkuji, paní místopředsedkyně. Já se budu opakovat, ale možná opakování je matka moudrosti.